Evo poštovani kolege čuli smo predstavnika podnositelja. Prvi se prijavio gospodin Silvano Hrelja, HSU Nezavisna lista Stipe Petrina. Poštovani potpredsjedniče, poštovani predlagatelji, poštovane kolegice i kolege. Bilo bi bolje da smo o ovome raspravljali rano jutros zbog interesa javnosti, jer puno ima prijepora oko obveznih mirovinskog fonda, oko drugog mirovinskog stupa i ovo bi bila jedinstvena prilika da se sučele argumenti oko ove problematike. No, kako je da je, tu smo. Dobro došli svi u raspravu, uključite se što je moguće više da odgovorimo na što je moguće više pitanja ili nepoznanica, da nitko na pamet o tome ne govori, jer se radi o izuzetno ozbiljnim stvarima. Prvo želim odgovoriti zašto mi danas uopće raspravljamo u ovom Visokom domu o ovoj temi. Moram vas samo vratiti nazad u 2014. godinu kada je zadnji put mijenjan Zakon o obveznim mirovinskim fondovima, kad su obvezni mirovinski fondovi dobili podportfelje, da je HSU intervenirala prilikom donošenja tog zakona sa jednim amandmanom po kojem su obvezni mirovinski fondovi jedanput godišnje dužni izvijestiti Hrvatski sabor o svom poslovanju. Smatrali smo da je to njihova obaveza i ako, mislim može svatko to osporavati jer se radi o privatnim društvima, o bankama, o dakle privatnim trgovačkim društvima i ni jedna druga društva nemaju takvu obvezu.

Rade posao za građane Hrvatske, za milion, više od milijun i 700 tisuća umirovljenika i nadam se da smo suglasni da je to dovoljan razlog da ti fondovi koji odrađuju tako važan posao za buduće umirovljenike, za građane Hrvatske jednom godišnje podnose izvješće ovom Visokom domu. Drugo što bih u uvodu u ovu priču iskoristio priliku drage kolegice i kolege, upitao bih vas da li ste prilikom ispunjavanja imovinske kartice svi mlađi od 54 godine upisali iznos vaše mirovinske štednje, u vašu imovinu. Radi se o vašem osobnom računu, radi se o uplaćenom novcu, radi se o prinosima koji su tijekom 14 godina dostavljali, odnosno podizali mirovinski fondovi. Radi se o vašoj osobnoj imovini koju nitko građanima Hrvatske ne može uzeti a da se njih nešto ne pita. Ukoliko bi se netko usudio a takvih ideja se čuje, onda je to neka nova nacionalizacija. Ja mislim da ovo društvo je puno zrelije od takvih poteza. Možda imamo nesuglasje između stručne javnosti oko budućnosti ovih fondova, možda imamo nesuglasje između društvenih grupa u našoj zemlji, možda imamo generacijsko nesuglasje ne zato što ne bi mogli shvatiti u čemu je problem, nego što u našem društvu svatko gleda sebe. I sa pozicije sebičnosti možda smo spremni radije uništiti budućnost mladih generacija nego im dati priliku. Zato su dobre rasprave na ovu temu. Sad očekujem i dobru raspravu za 5, 6, 7 mjeseci kad bude izvješće pred ovim Visokim domom za 2015. godinu.

Dakle, iza nas je 14 godina štednje na individualnim računima hrvatskih građana. I mi dolazimo u priliku da otprilike ne znamo što bi s time. Takvu atmosferu stvaramo u državi. Ja vas drage kolegice i kolege uvjeravam kad bi naši susjedi Slovenci bili u toj situaciji da u odnosu na svoju veličinu da imaju 5 milijardi eura ne kao mi 10 u mirovinskim fondovima da bi ih znali jako dobro iskoristiti. Da nijedna strana banka ne bi sanirala slovensku banku. Dakle, da vjerojatno Podravka nikad ne bi kupila Žito. Vjerojatno Croatia osiguranje nikad ne bi kupila Triglav ili bila vlasnik Triglava. Vjerojatno ni Zagrebačka burza ne bi nikada bila vlasnik Ljubljanske burze.

Dakle, mi smo to napravili i oni nam to ne bi dopustili da imaju 5 milijardi štednje u mirovinskim fondovima. To otvara pitanje da li mi znamo kako to upotrijebiti kvalitetno. Ovdje piše i u svim izvješćima, u svim diskusijama na ovu temu kaže da ali mi nismo to upotrijebili u gospodarski rast. Da bi mirovinski fondovi investirali u gospodarske projekte netko mora ponuditi dobre projekte sa dugogodišnjim financiranjem, sa stabilnim i sigurnim povratom. Ne mogu i ne smiju mirovinski fondovi investirati u nešto što je rizično. Oni se takmiče sa financijskom industrijom i njihov učinak se mjeri koliko su prinosa ostvarili za svoje članove.

To su dragi moji izazovi.

Ključna dilema da li će naknadna pamet nakon 14 godina štednje biti konstruktivna ili će biti destruktivna, da li imamo strpljenja razgovarati argumentirano ili ćemo tražiti rješenja naprečac. Da li imamo snage pronalaziti najbolja rješenja?

Jer nemojmo zaboraviti, svake godine sve više ljudi ulazi odnosno izlazi iz prvog mirovinskog stupa je sve manje.

A onda ovi drugi kažu, da evo sad imamo drugi stup pa će to biti individualna štednja, pa će to biti veća mirovina.

Ali jedno je sigurno, u najboljim računima tamo negdje 2060. godine Hrvatska će u drugi stup uplatiti skoro pa 2% BDP-a, dok će iz drugog stupa za mirovine biti isplaćeno 1,6. Dakle, skoro 25% manje od uplate.

Ako otvorimo pitanje da li je još u nekim drugim zemljama ovakav sličan sustav mirovinskih fondova, odnosno drugog stupa da.

I gotovo svi su ili odustali od drugog mirovinskog stupa ili su napravili značajne promjene jer su vidjeli da to naprosto nije dobro. Da li taj drugi mirovinski stup utječe na javni dug? Pa kad bi ovako gledali sa strane ovih ekonomista on će reći pa ne, drugi stup nema veze sa javnim dugom. Ali kad kažemo da je to posljedica činjeničnog stanja da taj iznos umjesto u prvog ide u drugi onda da, jer mi to generiramo. U ovom trenutku ovih sedamdesetak milijardi kuna koji su u drugom mirovinskom stupu da su u prvom, dakle u proračunu Hrvatska bi bila u puno kvalitetnijoj poziciji prilikom nekih zaduženja. Ne bi bila vjerojatno u ovoj poziciji da je sad tu na rubu da bude smeće, kad kažemo o rejtingu za zaduženje. I onda na koncu tko od ove cijele operacije i od ovog cijelog procesa u drugom mirovinskom stupu ima najviše koristi? Banke i bankari. Šta imaju umirovljenici? Jer kad se nakon jednog perioda podvuče crta koliko to košta, dakle koliko od tog ostane, onda je činjenica da negdje oko četvrtina tih sredstava ostane banci kroz razne naknade i slične stvari.

I onda smo čuli priču da bi bilo dobro kad bi se sredstva iz drugog mirovinskog stupa investirale u neke stvari. Mi ne upravljamo sa njima i nemamo utjecaja gdje će sredstva iz drugog mirovinskog stupa biti uložena. Jer da nas se pita, a mi kao vlasnici, pa ja ni u ludilu ne bih pristao da netko kupi dionice Petrokemije ili Optime telecoma ili neke firme kojoj je, što je veoma zanimljivo, banka koja kontrolira obvezni mirovinski fond dala veliki kredit. Što se događa, zanimljivo i nije rijedak slučaj, da obvezni mirovinski fond koji je u vlasništvu te banke kupuje te dionice, a zna da od toga neće biti ništa, a onda zatvoren krug vraćaju se krediti bankama i banka tako rješava one rizične plasmane. Na štetu onih koji misle da u drugom mirovinskom stupu imaju velike novce i da su bogati a nisu, jer nema i te podatke ovdje ne vidimo. U ovom trenutku i u ime našeg kluba ali i u ime Bloka umirovljenici zajedno kao predsjednik Bloka umirovljenici zajedno ne zagovaram i ne prejudiciram nikakva rješenja ali je činjenica da način na koji u ovom trenutku imamo organiziran i način kako funkcionira i način tko se time koristi II. mirovinski stup zahtijeva jednu veoma ozbiljnu raspravu i jedno ozbiljno rješenje kako dalje. Činjenica je da na ovakav način to ne ide, a svi oni koji ustraju u tome da je to nečije privatno vlasništvo svima treba reći ponavljam ovo i posebno je važno da to nije točno. Jer kažu netko uzima vaše. Nije točno! Ono što vaše nikad nije bilo ne može vam nitko ni uzeti. I građanima treba reći jasno da je to tako. Zato u ovom trenutku mislim da bi ovo bilo dovoljno ali vjerujem da ćemo za koji mjesec imati puno ozbiljniju raspravu kad ćemo izaći ovdje sa podacima za koje sad u ovom trenutku nema vremena ali ima jako puno zanimljivih podataka i jako puno pitanja posebno za čelne ljude obveznih mirovinskih fondova oko nekih ulaganja i oko rezultata tih ulaganja i oko toga zašto nitko nema apsolutno nikakvu informaciju niti će po svemu sudeći imati. Pa gotovo cijelo izlaganje bi se moglo negirati ali ja ću se zadržati na nekim detaljima i nekim čudnim tvrdnjama. Ja mogu priznati da sam nekada pred 10-ak godina možda bio pod utjecajem ovakvih razmišljanja ali sam zato sjeo, proučio cijeli sustav kako funkcionira, pitao ljude, razgovarao, raščišćavao si slike i došao do neke jasne slike kako funkcioniraju obvezni mirovinski fondovi, koji je tu plus, koji je minus. I naravno da nitko ne govori o tome da je to nešto idealno, ali to je, dakle štednja građana je privatno vlasništvo sa odgođenim raspolaganjem. Možete pričati što hoćete to je zaštita građana od njih samih. Jer vi sa svojom mirovinskom štednjom na temelju životne police možete raditi što god hoćete, dobrovoljno ste ušli, dobrovoljno možete izaći, možete biti na dobitku, na gubitku kako god hoćete. Ovo je projekt države gdje svi mlađi od 40 godina 2002. su ušli u štednju za svoju mirovinu. Država mora ukoliko to sruši za to odgovarati, imat će odgođene troškove sutra.

Ja vas molim, vi ste to tako izrijekom rekli. To su ljudi koji imaju najviše imovine, koji su najštedljiviji, koji su sve stvorili ovo što imamo. Poštovani kolega jasno je da se vi trudite čuvati i štititi vašu definiciju privatnog vlasništva, ali je činjenica da ni u jednom trenutku od sad pa dokle god hoćete nitko ni u kojem trenutku ne može raspolagati sa sredstvima u II. mirovinskom stupu koji se vodi na njegovo ime na način da kaže ok prebacite mi te novce na moj tekući račun. Dakle, privatna imovina jasno je što je. ovdje to nije točno, vodi se na ime i prezime međutim nijedna osoba s tim ne može raspolagati osim što u bilo kojem trenutku pa i ovoga koji ide u mirovinu može reći da ja bih da se taj iznos koji se vodi na moje ime u II. mirovinskom stupu prebaci u I. mirovinski stup jer mi je kvalitetnija, bolja mirovina. Ali u smislu raspolaganja time kako vi definirate da je to nečije vlasništvo ne može, i sami znate.

Sljedeća je uvažena zastupnica Nansi Tireli iz Hrvatskih laburista – Stranke rada.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani direktori mirovinskih fondova, kolegice i kolege. Nakon ovih rasprava možemo zaključiti jedno, u pravu je kolega Hrelja kad govori o privatnoj imovini i u pravu je gospodin Špika. Ovo jeste privatna imovina s odgođenim raspolaganjem, dakle ne možemo u ovom trenutku raspolagati s njom. Evo mi smo kao saborski zastupnici isto tako obvezni saldo u svom mirovinskom fondu upisati u imovinsku karticu upravo iz tog razloga što sa tom imovinom u ovom trenutku ne možemo raspolagati nego možemo raspolagati njome tek kad idemo u mirovinu. To je barem tumačenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Do 2002. godine dakle imali smo taj sustav međugeneracijske solidarnosti i zbog i loše demografske strukture stanovništva ali i izrazito nepovoljnog omjera zaposlenika i umirovljenika krenulo se u mirovinsku reformu, a tom mirovinskom reformom dakle prihvatio se jedan eksperiment Svjetske banke o II. dobrovoljnom mirovinskom fondu odnosno drugom stupu i započet je prelazak jednog dijela mirovinskog sustava u sustav individualne kapitalizirane štednje. Argumenti koji su tom prilikom izneseni bilo je otprilike i to da će se sredstva prikupljena u drugom mirovinskom fondu upotrijebit za razvoj gospodarstva, za povoljno kreditiranje gospodarstva, za financijskog tržište međutim tome nije tako. Isto tako se je govorilo da će se s vremenom prvi mirovinski stup s 15% snižavat, a drugi mirovinski stup od 5% dizat što se isto tako nije dogodilo. U ovom trenutku u Hrvatskoj među korisnicima, odnosno vlasnicima tih fondova a to su građani, oni koji imaju unutra deponirana svoja sredstva jeste skoro ista podjela kao i ovdje u ovoj sabornici i u ovih nekoliko rasprava koje smo sada čuli. Međutim, kako kvalitetno odgovorit na pitanja koja su se pred nas postavila i koja iziskuju kvalitetne odgovore. Struka je podijeljena, to smo nedavno vidjeli i čitali u medijima. Ono što sam i ja očekivala u ovim izvješćima bilo je upravo to. Da izvješća budu prikazana na slijedeći način, dakle koliko je sredstava uplaćeno u fond, od tih uplaćenih sredstava koliko je isplaćeno REGOS-u, koliko HANFA-i, koliko je, kakvi su troškovi društava koje upravljaju tim fondovima, koji su, dakle koji je oblik tih troškova, koliko je od tog novca koji se prikupio izdvojen na plaće ljudi koji tih 125 čini mi se zaposlenika imaju ova društva koja upravljaju fondovima ukoliko se ne varam svi zajedno. Dakle, to su podaci koji možda su u ovom izvješću trebali biti navedeni. Drugi podatak koji je trebao po meni isto tako kao jedna projekcija nazovimo to tako za sve građane koji uplaćuju u fond koliko to je isplaćeno u ovom fondu, u ovim godinama i koliko iznose te mirovine? Dakle da i taj podatak imamo. Mi ne znamo sad iz tog drugog mirovinskog fonda koliko iznosi iznos isplaćeni po pojedinačnim i koliko je bila dakle nekakva osnovica odnosno primanja na temelju kojih se to uplaćivalo kako bi građani otprilike si mogli nešto i izračunati sami. Možemo raditi nekakve projekcije ali je pitanje kakve projekcije, odnosno koje parametre bi unutra stavljali. Oko tog drugog stupa se puno polemizira i postavlja se pitanja koje su mogućnosti? Imamo ih nekoliko. Čuli smo da možemo drugi stup zamrznut, ukoliko zamrznemo ovih 75 milijardi kuna koje su unutra i pustimo ih unutra oslobađamo 5 milijardi kuna za mirovine jer se više ne bi uplaćivalo u drugi stup pa bi onda potraživanja države po osnovi isplata mirovina bili manji. Možemo pustiti ovako kako jeste, možemo ukinuti drugi mirovinski stup ili možemo građanima dati mogućnost da sami odlučuju da taj drugi mirovinski stup uistinu bude dobrovoljan a ne obavezan jer sada jeste, nazivamo ga dobrovoljnim a u biti jeste obavezan jer smo ga dakle obvezali zakonom. Što se dešava, dakle građani koji uplaćuju u mirovinske fondove 87% čini mi se da sam pročitala negdje u ovim izvješćima jeste plasman sredstava fondova na državne obveznice a čini mi se 13% na strane obveznice. Građani uplaćuju svoj novac u drugi mirovinski fond, tim fondom upravljaju društva koja su u vlasništvu stranih banaka, ta ista društva daju pozajmice hrvatskoj državi da isplati mirovine jer nema dostatno novaca da bi isplatila mirovine po osnovi generacijske solidarnosti, država tim istim stranim bankama plaća kamate i zato bi voljela u slijedećem izvještaju kad bude za 2015.da uistinu bude navedeno i ti nekakvi pokazatelji dakle sa kolikim to prinosom, odnosno dobiti društva koja upravljaju mirovinskim fondovima i raspolažu. Ja sam pokušavala izvući iz financijskih izvješća ali dakle 125 zaposlenih, prihode u 2014.više od 360 milijuna kuna, isplatili bonuse članovima uprave i zaposlenicima u iznosu od skoro 9 milijuna kuna i ostvarili dobit negdje oko 172 milijuna kuna. To su podaci koji mislim da bi trebali stajati isto tako u ovim vašim izvješćima. Da bi drugi mirovinski stup bio isplativ govorilo se već nekoliko puta o određenoj simulaciji koja govori o tome da treba otprilike 35 godina minimalno uplaćivati u taj drugi mirovinski stup, plaća mora biti najmanje 7 tisuća kuna i da prinos mora bit najmanje 5% Realni prinos mislim da iščitavamo da je sada ovdje 3,06 ili tako nešto, 3,6 realni prinos. Dakle, sve ovo što su i kolege prije govorili ide na tragu toga. Tko nama, odnosno štedišama, odnosno zaposlenicima koje isplaćuje drugi mirovinski stup može dati bolji odgovor od toga koliko se taj drugi mirovinski stup isplati i da li se isplati od onih koji novcem u tom drugom mirovinskom stupu upravljaju? Mislim da ste to upravo vi, da možete dati, složit određene projekcije, mislim da bi trebalo napraviti jednu kvalitetnu javnu raspravu struke i vas da vi dajete realne i točne podatke a da na temelju tih podataka struka onda može reći svoje, da isto tako građani kažu svoje. I da u konačnici donesemo odluku da li nam drugi stup u ovom trenutku treba ili ne. Problem koji se nama dešava u već desetljećima jest kao da nemamo strpljenja dočekati nešto do kraja. Dakle mi ulazimo u određene projekte a mislim da je određeni projekat i ovaj drugi mirovinski stup. Radimo to u nekakvom kratkoročnom ili srednjoročnom vremenu od nekih 10, 12, 13, 14 godina, a radni vijek nam je 40 godina. Dakle to su projekcije koje mislim da zaslužuju svi, da se kaže toliko plaća, toliko godina radnog staža očekivana mirovina toliko. To je nešto kada se dobrovoljno odlučimo za treći mirovinski stup u pravilu nekako i dobijemo. Ovdje su nam ti podaci tajni, nema ih. Iako je taj drugi mirovinski stup uistinu toliko dobar kao što tvrdimo da jeste, nisam stručnjak i ne znam da li je ili nije, zato bih voljela i ja čuti neke od odgovora.

Drugo pitanje koje mene cijelo vrijeme muči jeste ako govorimo o 75 milijardi akumuliranih sredstava i govorimo o društvima koje upravljaju mirovinskim fondovima zašto nema ni jedne hrvatske banke, točnije Hrvatske poštanske banke koja ima recimo fond za drugi mirovinski stup? Zašto su vlasnici i tih 75 milijardi kuna samo strane banke?

87% državnih, hrvatskih državnih obveznica za koje svaki dan slušamo i dobivamo po nosu da nam je hrvatski rejting u smeću, da li to znači da su i ova sredstva naših građana u drugom mirovinskom stupu isto tako u smeću ako je otkupljeno sa njima, odnosno 87% državnih obveznica? Ja sam sada nabacala ovdje samo neka pitanja ali to nisu samo moja pitanja, dakle to su pitanja svih onih koji u tom drugom mirovinskom stupu štede i prisiljeni su i moraju jer im je zakon rekao da moraju ukoliko su mlađi od 40 godina. Dakle matematiku moramo napraviti, to je svima jasno i dokle god ne napravimo točnu matematiku i dokle god ne kažemo koliki je prinos i koliko može svatko onaj koji uplaćuje u drugi mirovinski stup očekivati da mu bude mirovina nakon određenog broja godina kada ide u mirovinu imati ćemo ovakve rasprave. Imati ćemo neslaganja struke, imati ćemo pojedinačne rasprave u kojima ćemo misliti da mi koji govorimo jesmo najpametniji. I ja vas evo stoga pozivam da na sljedećem izvješću za 2015. koji budete morali podnijeti uistinu možda vodite računa i o tim nekim pokazateljima koje bi bilo itekako dobro vidjeti, ne samo zbog nas saborskih zastupnika nego dakle zbog svih onih koji i jesu u drugom mirovinskom stupu da znaju čisto na što mogu planirati, što mogu očekivati. Laburisti će ova izvješća prihvatiti zato što evo korektno su odrađena ali kao što je kolega Šuker rekao, možemo ih vidjeti na webu. One koje interesira iščitavaju iz njih puno toga, međutim, to nisu izvješća koja bi velikom broju hrvatskih građana odnosno korisnicima drugog mirovinskog stupa dala one odgovore koji uistinu njima i trebaju. Prva je uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. … [[Upadica se ne čuje.]] Dobro.

Poštovana kolegice. Vi kažete i pričate o odgođenom raspolaganju nečije imovine iz drugog stupa. Nema određenog raspolaganja, nema nikakvog raspolaganja jer vi sa tim sredstvima nećete nikada slobodno raspolagati. Nikada pa ni tada. Nešto što je vaše je ono s čime raspolažete odmah. I jedan zanimljiv podatak, kada bi recimo osiguranik 30 godina izdvajao u drugi stup sa bruto plaćom malom 3000 kuna, onda bi on nakon 30 godina i 65 godina života iz drugog stupa imao taj dio mirovine negdje oko 220 kuna, to je 10% ove crkavice od prosječne mirovine koju sada umirovljenici primaju. A treba vam zapeti za oko jednostavna matematička jedna razlika a to je da je ukupan iznos koji uplaćujete u fond 25%, dakle imate 15 u prvom, 5 u drugom. Ali u 100% kada to stavite onda je to 25% a imate 10% ukupne mirovine. Znači to je jedna stvar. I druga, jedno vrlo jednostavno pitanje. Što će mi banka da uzima proviziju? Zašto ja sam ne bih imao pravo uložiti u državne obveznice bez provizije banke i sve je u redu. Onda bi to bila moja privatna imovina, ja bih s time raspolagao. Ali nema, to tako ne funkcionira. Drugi stup je koncipiran da netko drugi uzme novce a ne da od toga ima korist budući umirovljenik. Dakle ovo je konstruirano samo zato i to je jedan proizvod banke, financijski proizvod od kojega će samo bankarski sustav imati koristi, nažalost umirovljenici neće.

Ako je istina to što vi tvrdite da nikada nećemo raspolagati tim sredstvima koje imamo u drugom stupu onda je to ozbiljna krađa i to trebate te vaše sumnje ukoliko mislite da su ispravne i trebate nekome prijaviti da počinje djelovati čim prije. Zašto vi ne bite imao pravo ja ili bilo tko, tko uplaćuje u drugi stup uložiti sam u određene dionice tih 5% ili eventualno uplaćivati tih 5% u treći dobrovoljni mirovinski stup pa da znamo s čime raspolažemo. Mislim da je netko već u raspravama rekao zato što štitimo građane. Zato što teško je moguće da će građanin sa minimalnom plaćom ili plaćom tri, četiri ili pet tisuća kuna izdvojiti tih 5% da bi uložio u dionicu ili će izdvojiti tih 5% da bi uplatio mjesečnu ili tromjesečnu ili polugodišnju ili godišnju rentu za treće mirovinsko osiguranje zato što mu plaća nije dostatna niti da preživi cijeli mjesec. Ono što mi cijelo vrijeme postavljamo pitanje i što bih ja voljela dobit odgovor jeste upravo na tragu ovoga što ste vi rekao na kraju. Tko od toga ima kakve koristi? Zato tražimo određenu simulaciju, zato tražimo specifikaciju troškova društva koji upravljaju time. Ako isplaćujete nagrade članovima uprave, zaposlenicima, ako se to isplaćuje u milijunskim sredstvima to dolazi od nekakvog akumuliranih sredstava, dakle od onih 0,45 ili od koliko. Ako se prilikom toga još uzimaju vanjski konzultanti i vanjski stručnjaci koji vama govore na koji način i gdje ćete ulagati, dakle to su sve troškovi za koje vlasnik tih novaca sa kojima društva raspolažu ima pravo znati kamo se troši. Poštovana kolegice Tireli, moram vam reći par informacija koje ste vi postavili kao pitanje u svom izlaganju.

2010. godine je bilo više od 3000 isplata mirovina iz drugog stupa. One su redovite bile vrlo male zbog kratkoće štednje i većina ljudi koji je bilo u tom statusu u isplati je dobrovoljno ušla u drugi mirovinski stup. Tada je izmijenjen zakon po kojem onima koji su tad bili u mirovini dozvoljeno da izađu iz drugog mirovinskog stupa, da svoju imovinu zamijene za povećano pravo, da ostvaruju dodatak od 27% na svoju mirovinu jer je to bio da ostvaruju povoljnije pravo. To pravo ima još 90 000 onih koji su dobrovoljno ušli, a nisu još u mirovini, koji će tek otići u mirovinu. Imat će pravo odlučivati, zamijeniti svoju imovinu za povećane pravo onog dana kad budu otišli u mirovinu. To svi oni koji su 2002. bili stariji od 40, a manji od 50 godina. Drugo, vlasnici 75 milijardi kuna nisu banke nego hrvatski građani. Dakle, nisu banke vlasnici ničega. Banke ako imaju dobit imaju dobit jer su vlasnici ovih društava za upravljanje mirovinskih fondova i od ovih 320 milijardi. Ono što je čista dobit ovih društava je dobit njihovih vlasnika.

Zahvaljujem kolegi Hrelji na replici, zahvaljujem isto tako što ste me upozorili da isplate vrši mirovinsko osiguravajuće društvo. Znam da ne vrše fondovi nego da vrši društvo, da imamo samo jedno. Ali kad govorite o bankama ja znam da banke nisu vlasnici 75 milijardi, ali isto tako znam da te strane banke preko društava koji upravljaju fondovima ostvaruju određenu dobit, odnosno određeni profit. I to je ono na što sam upozorila i mislim da se tu iako vrlo jednostavno razumijemo. Što želimo, što hoćemo i za što sam rekla da bi bilo dobro da naši građani koji raspolažu sa tih 75, koji jesu vlasnici tih 75 milijardi kuna znaju kako ovih 125 ljudi u društvima koja upravljaju njihovim sredstvima troše onaj dio novaca koji se uzima od njihovih uplaćenih doprinosa. Evo to je jedino pitanje koje sam htjela, na koje želim dobit odgovor i za koga smatram da ga žele dobiti svi oni koji uplaćuju svoj novac u drugi mirovinski stup. I mislim da je to ona transparentnost s kojom se fondovi vole pohvalit da građanin ima pravo vidjeti koliko ima novaca, koliko mu je prinos, koliko je očekivana nekakva dobit i sve to stoji. Ali je isto tako transparentnost i ovaj drugi dio medalje za koji bi ja voljela da onda na kraju kažemo e sad je baš transparentno poslovanje fonda, a isto tako i poslovanje društava na način da vidimo kamo se troše određena sredstva. Uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege moći ćemo nastaviti ovo gdje smo otprilike stali jer ću ja pokušati u svojoj pojedinačnoj raspravi dati što je moguće više informacija o detaljima da bi bolje razumjeli sustav. Pri tome opet ponavljam nisam advokat, niti želim biti advokat obveznih mirovinskih fondova. Oni imaju se braniti sami, imaju dati sva izvješća koje na kraju krajeva mi zatražimo ili zaključimo i ne namjeravam govoriti ni u njihovo ime ali mislim da imam pravo braniti svoje stavove ma koliko bili oni različiti od recimo milijun i 200 tisuća sadašnjih umirovljenika. Jer ovdje o sadašnjim umirovljenicima ne govorimo, govorimo o umirovljenicima koji će to tek postati i koji će biti u budućnosti. O tome govorimo.

Dakle, to je ta razlika. E sad, ja bih volio da ovi ljudi su ovdje postavljeni, da ih je postavila Vlada, ovo, ono ali to ne ide tako. Ovi ljudi su predsjednici uprave društava za upravljanje mirovinskim fondovima, oni moraju imati odgovarajuće licence, oni moraju raditi po određenim svjetskim financijskim kriterijima i oni imaju drukčije principe svoje zarade. Njihova zarada naravno da treba biti vezana uz dobit obveznih mirovinskih fondova. Bilo bi neprimjereno da je ona nevezana uz dobit. Ali je činjenica da ćemo mi ovdje morati razgovarati o dvije stvari, staviti na vagu.

To je ono što su oni otkinuli ulazne naknade i sve ostalo. Od tih 320 milijuna 240 ostaje njima za njihove troškove. Gledajte, mi možemo tražiti da nam oni to daju ali to su njihove privatne priče, da li se isplati ili ne isplati, da li će imati dobit ili neće.

Prema tome naravno tu je veliki rizik, tu je isto tako velika odgovornost. I mi ne raspravljamo ovdje o predsjednicima uprave koje je postavila Vlada ili ministarstvo ili bilo tko. Njih su postavili njihovi vlasnici za upravljanje i oplođivanje sredstava. Koliko će ih oni plaćati oni će odlučiti. Mi možemo doznati ove informacije koje su nam dostupne. Nemojmo misliti da mi moramo imati sve pod kontrolom i da se baš u sve moramo razumjeti. Vi kao član jednog fonda dobivate godišnje izvješće koliko su vaši prinosi. Prvi put besplatno, drugi put ima neku svoju cijenu. Možete bez obzira na godine starosti birati pod portfelje da li više rizičnog ili manje rizičnog. Mi danas ovdje govorimo o tzv. financijskoj industriji, iako mislim da je to financijski sektor, na neki način mi govorimo da je to samo za mlade i buduće generacije ali ja vam mogu reći da sam sreo puno umirovljenika kojima su banke u razgovoru ponudile da li hoće imati običnu štednju za 2% kamata ili će svoju štednju dati investicijskim fondovima sa većim rizikom, manjim rizikom i imati veći prinos sa mogućnošću, dakle nije ono vezana štednja da je mora obvezati itd.

Investicijski fondovi nisu ništa drugo nego ovi. Samo ovi rade po posebnom zakonu, oni su dio sustava mirovinskog a investicijski su dio financijskog sustava čistog. I jedni i drugi su pod nadzorom regulatora HANFA-e. Dakle, naravno da možemo naći 100 primjedbi na različite detalje. Ali gledajte ako sam ranije u izlaganju u ime kluba rekao da naši građani imaju 190 milijardi kuna štednje, kad to podijelite na 4 milijuna i 400 tisuća građana onda su oni cijeli svoj život skupili prosječno 43 tisuće kuna štednje.

Da li je to loš posao? Ne znam, ali je posao za analizu. To je posao da trebamo to sa pažnjom proučiti ne donositi paušalne ocjene. Naravno da morate ući u detalje, moramo ići na individualnu razinu. Znamo pouzdano da se štednja u II. stupu ne isplati sa one sa niskim plaćama jer su to niske uplate doprinosa od ovih 5% i na kraju neće iz toga biti velika mirovina. Ali opet vas vraćam na moje izlaganje u ime kluba, prvi i drugi stup su komplementarna dva stupa istog sustava, istog mirovinskog sustava. Tamo gdje jedan počinje drugi završava odnosno tamo gdje jedan ima problem mora nastupiti prvi. Dakle, u budućnosti će ova oba sustava zajedno definirati minimalna primanja.

Ne može država pobjeći od odgovornosti ni u tom slučaju. I ja kad razgovaram o II. mirovinskom stupu ne razgovaram na način da će sve u budućnosti biti idilično. Ljudi neće, imat ćemo problema ali ćemo ih rješavati. Ja znam da su neka rješenja teška kako kaže kolega Šuker onih 40 milijardi je teško za proračun svih ovih 12 godina koliko se ukupno isplaćuju, teško je. Ali je to dio duga, dio ustavnog načela jednakosti naših građana, naših umirovljenika da ne može netko tko je tri mjeseca kasnije išao u mirovinu imati 10% manju mirovinu. Prema tome, ozbiljni smo i odgovorni ljudi i nećemo s ovim izvješćem riješiti sve probleme, možda ćemo ih samo otvoriti. Bit će potrebe za intervencijom u zakonima i obveznim mirovinskim fondovima ali i za intervencijom Zakona o mirovinskom osiguranju, dakle onaj temeljni zakon da se osigura kakva takva socijalna sigurnost u vremenu koje dolazi. Da li mi smo dobri prognozeri vremena koje dolazi? Ne znamo što će se dogoditi, ali morat ćemo se suočit kad dođe. Zato je bolje da nešto imamo nego da ništa u toj priči nemamo. Ako vrijeme buduće dočekujemo praznih džepova onda ćemo i puno teže nego ako imamo nešto s čime možemo manevrirati odnosno kormilariti. Ja ću skratiti, malo su mi suha usta već, puno pričam, ali eto to sam htio reći pa ćemo još kroz replike nadograđivati ovu temu. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega Hrelja, ja uistinu nemam ništa protiv predsjednika uprava, društava koji ovdje sad sjede ispred nas, dapače, ali isto tako smatram da oni čijim novcem ova gospoda upravljaju imaju pravo dobiti neke informacije. To je sve što sam ja rekla, … [[Upadica se ne čuje.]] da oni moraju dati informacije onima čijim novcem upravljaju dakle. I ja stvarno ne vidim razloga da se vi toliko na to ljutite jer nemam ništa protiv njih. Druga stvar, rekoste sam da ne smijemo paušalno ocjenjivati i da moramo dobro proučiti i analizirati.

Dakle od cijele te gužve na kraju još manje znamo, a s obzirom da vi materiju koliko čujem i vidim izuzetno dobro poznajete ja vam predlažem da kao predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika napravite jednu kvalitetu javnu raspravu sa gospodom, sa svim onima koji uplaćuju u drugim mirovinski stup. Da se napravi jedna lijepa shema gdje ćemo dobit puno odgovora i pokušat odgovorit na čim više pitanja naših građana i sve one koje to zanima. Treća stvar koju ste rekli sa niskim plaćama se ne isplati drugi mirovinski stup i to je ono što zabrinjava. Spomenuli ste sivu ekonomiju i to je ono što zabrinjava. Dakle to su podaci gdje moramo raditi analizu i to je ono što sam rekla da bi bilo dobro u izvješćima vidjet. Koja su to primanja koja su u plusu, a koja su to primanja zahvaljujući kojim će mirovina biti u minusu?

I opet neću braniti predstavnike fondova nego ću reći svoj stav. Dakle oni rade s onim što im dođe, dakle oni ne traže svoje klijente, njima klijente obavezno jer rekla država svi mlađi … [[Upadica se ne čuje.]] ne troše, ok, od kada postoji portporfelj onda traže da se i jedni drugima rade konkurenciju i traže, ok komuniciraju ali nisu, ne ugovaraju oni štednju u drugom mirovinskom stupu individualno. To je postavljeno kao sustav. Dakle postavljeno je kao sustav i tu nema potrebe za tim radnjama. A drugo, gledajte mi smo sada govorili i vi i ja o slabostima sustava, o najnižoj plaći ili minimalnoj plaći i zašto se ona isplaćuje i ako se nešto plaća ispod stola, a znate da sive ekonomije ima, da li vi mislite da su ovdje prisutni predstavnici obveznih mirovinskih fondova, odnosno društava za upravljanje, da su oni pozvani da oni nama to ukazuju zastupnicima u Hrvatskom saboru ili bi mi trebali u nekim drugim raspravama te inicijative neovisno o tome podnijeti? I treća stvar, bilo je i biti će svake godine po dvije tri rasprave sa socijalnim partnerima, rasprave na skupovima financijske industrije kako se oni vole, ja kažem opet financijskog sektora, gdje se može ako se želi sve znati kako sve funkcionira. Ja ne kažem da još sve znam, ne ja još i debelo učim i stalno pronalazim gdje mi još fali znanja.

Kolega Hrelja, nisam mislio replicirati jer imam sad pojedinačnu raspravu ali stvarno ste pretjerali pa sam onda mora. Postali ste malo i subjektivni, oprostite na mom dojmu. Čak u nekom djelu imam osjećaj da vam smeta drukčije mišljenje. Znate koji je najteži posao kad ste govorili o bonusima i da im treba davati plaće u iznosu kakav prihod ostvare, znate ozbiljni ljudi i ozbiljni ekonomisti što smatraju najtežim poslom u ekonomskoj aktivnosti? Proizvodna djelatnost koja finalne proizvode izvozi na međunarodno tržište. To je najteži mogući posao, zašto? Zato što su najizloženiji konkurenciji na tom tržištu. Kad govorimo o bonusima i visokim plaćama što i vi opravdate, postavlja se, nameće se pitanje koliko su menadžeri fondova izloženi na tržištu? Koliko su uložili truda da dobiju posao? Koliko su izloženi riziku? Zakon im je propisao što moraju raditi i imaju siguran prinos kamatu na državne obveznice. Vi sada pričate da je to najstresniji posao i koji treba biti najviše plaćen i ovisiti o uspješnom prinosu na koji oni skoro i ne utječu. A kasnije ću vam reći i u kojim firmama. Pa odgovorniji posao, složeniji posao je upravo FINA-e od voditi u ovakvim uvjetima zakonom uređeno što moraju raditi i što im osigurava sigurnu naknadu od 3 milijarde kuna u ovih 11, 12 godina, puno je stresnija FINA izloženija na tržištu i stresnije je tamo osigurati plaću nego od 3 milijarde kuna naknada isplatiti plaću za 95% uposlenih. Uvaženi kolega Mariću ja sam možda vama dao povoda da vi ovako date svoju repliku na moje izlaganje ali vi ste govorili o nečemu što ja nisam rekao. Niti da su oni, da je ovo naj, ne znam najrizičniji i najstresniji posao, niti sam njih smatrao, dakle ovdje predsjednik je uprava društava za upravljanje mirovinskim fondovima da Bože moj je njima stresno, teško svaki dan, ja ne znam gdje ste vi to pročitali, niti da sam subjektivan u odnosu na njih. Pokušavam najbolje moguće pojasniti svoje stavove, vrlo sam tolerantan prema raspravama drugih, reagiram samo na ono što mi zapara uši i sa čime se ne slažem.

Naš odnos se u tom smislu ne mijenja. Ja ne znam možda sam ja malo pretemperamentno govorio pa ste možda dobili dojam da ja nekog ovdje štitim, ne znam zbog čega i zbog kojeg mogućeg interesa. Ja isto spadam u onu grupu koja će kada budem stekao uvjete za mirovinu morati odlučiti da li hoću mirovinu po općim propisima i drugi stup ili ću to zamijeniti za povećano pravo iz prvog stupa. Prema tome, dakle nemam nikakvog razloga da bih glorificirao jednu ili drugu poziciju. Sljedeća replika je uvaženi zastupnik Milivoj Špika.

I sam kolega Hrelja je javno kazao kako će zbog drugog mirovinskog stupa 70% umirovljenika imati manje mirovine, no da je to prvi stup. Ali dvije stvari upadaju u uho i moram ih spomenuti jer dvije stvari je kolega Hrelja istaknuo a to je da je prinos šest zarez nešto milijardi. I kada kažemo da imamo 70 i nešto u drugom mirovinskom stupu, kada uzmemo 14 godina koliko se uplaćivalo u drugi mirovinski stup te prinose, nedostaje novaca. I druga stvar, kolega Hrelja, kao a ne znam zašto, upotrebljava već dva puta danas informaciju koja kaže da u Hrvatskoj imamo 190 milijardi štednih uloga. Je li to onih 300 tisuća nezaposlenih? A može biti i oni 350 tisuća blokiranih, sigurno su i oni nešto uštedjeli, neku milijardu. A možda i ovih milijun i 200 tisuća umirovljenika sa 2 tisuće kuna mirovine. A sigurno i koja stotina tisuća radnika koji rade za minimalac i za ovu prosječnu plaću. A mene bi jako zanimalo pored ove činjenice 190 milijardi štednje koliko to ljudi ima recimo 80% od ovog iznosa. Nemojte da se na kraju dogodi da bi bilo dosta prsti na ove dvije ruke. A onda se hvalimo kako u Hrvatskoj baš i nije tako loše, jer imamo 190 milijardi štednje, alo, a javni dug nešto malo veći od toga, i šta je sada tu problem, mi to poklapamo. Nemojmo se igrati sa podacima iz kojih ćemo početi polako izvlačiti one koji su jamili. Ja mislim da im se neće svidjeti.

Uvaženi kolega Špika, ako niste svjesni toga, izbori su bili 8. studenog prošle godine i nema potrebe za predizbornom kampanjom, možemo slobodno i dokazivati tko je pametniji ili tko je gluplji predstavnik hrvatskih umirovljenika. Ali hoću reći ističem to kao činjenicu o štednji hrvatskih građana jer znam da su hrvatski građani vrijedni a vaše je da analizirate.

A nikada pa ni na ovoj zemlji koja je zemlja suprotnosti ovaj novac nije bio nikada i nigdje pravilno raspoređen po principu uravnilovaka. Uvijek je bilo ljudi koji su štedjeli više, koji su znali više, koji su znali okretati novac i bilo je onih koji su sve prokockali, propili itd. Dakle ne možemo doista osobnu odgovornost za štednju pa tako i u drugom mirovinskom stupu kada bude, kada se budu ljudi odlučivali kako će to trošiti, na koji rok će uzeti mirovinu itd., o tome mi baš ne možemo odlučivati. Ja samo znam da oko ove priče koju imamo pred sobom ako smo kreativni, ako razmišljamo možemo izvući više plusova nego minusa. Ako to uništimo onda nemamo više nikakvih mogućnosti izbora. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, cijenjene kolegice i kolege. Pa kad je riječ o mirovinskoj reformi i drugom mirovinskom stupu onda moram konstatirati da je napravljen ogroman iskorak od 1000 milja jer nakon 13 godina imamo prigodu raspravljati o tim izvješćima. Ja se nadam da neće biti hereza raspravljati o tom izvješću i o stanju, a kako se stvaraju okolnosti medijski pa i evo i politički ispada da je hereza kazati mišljenje suprotno glavnim protagonistima tog sustava. Unaprijed ne osuđujem ništa, ali ako je izdvajanje briga za čovjeka, ako je to briga za starost onda ne mogu unaprijed bez ograda prihvatiti zakonsko rješenje koje onemogućuje pravo izbora, a nema pravo izbora. Čak i ako ne izabere od ova četiri mirovinska fonda onda ga oni sami rasporede, mora ići tamo gdje hoće. Zakon je sve osmislio, ali dopustimo da su izostali argumenti, izostalo je vrednovanje alternativa i izostao je izbor alternative na osnovi vrednovanja alternativa. Imamo samo jednu alternativu. Pokazalo se da moramo raspraviti o svim nedostacima zakonskog rješenja i funkcioniranja obveznih mirovinskih fondova, jer je nepobitno da su se pokazali određeni nedostatci. Ali to ne znači da je netko protiv drugog mirovinskog stupa zato što ima opaske i sugestije da nije zakonsko rješenje dobro i da je problem u funkcioniranju tih drugih mirovinskih stupova. Čovjek je u mladosti u rukama roditelja, u zrelosti u svojim rukama, a u starosti u rukama menadžera mirovinskih fondova. Zato je to vrlo ozbiljna problematika o kojoj moramo ozbiljno razgovarati i argumentirano razgovarati i sve izanalizirati.

70% makroekonomsko okružje. Interesira me više sadržaj. Iz izvješća sve možemo saznati o makroekonomskom okružju, ali ne možemo saznati uvjete i vidjeti zapravo strukturu financijskog rezultata, baš strukturu. A da bismo to znali potrebno je posebno izvješće o svim realiziranim i nerealiziranim gubitcima ulaganja u korporativne i državne dužničke vrijednosne papire, a toga nema. Bilo bi interesantno vidjeti kako su vrednovali ulaganje u neke korporacije u Nexe grupu, u Optima telecom, u Dalekovod, u Ingru, a u Dalekovodu je čak bio i jedan od ovih nazočnih i predsjednik Nadzornog odbora, a znamo da su sve te tvrtke propale i završile u stečaju. Nemojte mi samo odgovoriti da ste to knjižili sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima. Zakon je propisao da se ulaže u državne obveznice, a oni koji upravljaju sa 75 milijarda kuna, a od toga 70% uloženih u državne obveznice nisu državni dužnosnici. Zamislimo tko je sve državni dužnosnik, a oni koji upravljaju sa ovolikom imovinom nisu državni dužnosnici. Mi povjeravamo našu sudbinu u cijeloj trećini svoje životne dobi ljudima, a ne kažem da nisu i sposobni, da nisu kvalificirani, da nisu sve ali ljudima o kojima ne znamo ništa, ni kojih su kvalifikacija, ni kojih su sklonosti, ni što imaju, ni koliko imaju, koliku imovinu imaju, koliko zarađuju, u što troše, koje su im navike. Inače za državne dužnosnike bi bilo poželjno konačno, da se uvede jedna obveza testiranja na ovisnost jer ja više ne znam tko u kakvoj instituciji radi, jer donose se nekakve odluke koje se mogu povezati i sa ovisnošću i to sa najvišim nekakvim državnim institucijama. Imamo, moramo dokaz o nekažnjavanju, a ne možemo je li netko se možda je ovisan na opijate i dajemo takvu odgovornost njima. A menadžeri obveznih mirovinskih fondova, odnosno društava za upravljanje su par excellance državni dužnosnici po strukturi svog posla i po vrijednosti i onog što upravljaju i koja je svrha tog postojanja. Zamislite sve je u rukama svih građana mirovine. Ja sam imao sreću, možda sam i pogriješio pa nisam upisao drugi mirovinski stup, ali sam izabrao da je bila mogućnost možda da se to isto izdvajanje izdvaja na štednju u Hrvatsku poštansku banku koju ja ne bih mogao dignuti prije odlaska u mirovinu i koja bi sustavno se podizala do smrti, a ako nešto ostane nakon smrti da to mogu moji nasljednici podići, ja bih izabrao tu varijantu jer bi mi bila sigurnija nego nisam inače sklon hazardima, ali nismo u mogućnosti birati. Zamislite mijenjamo zakon, u nadzornom odboru mogu sjediti samo oni koji imaju 5 godina iskustva u upravi ili u nadzornom odboru mirovinskih fondova. To znači da nitko ne može nadzirati nego oni sami sebe. To nije zakonski prirodno rješenje. Svi fondovi ne upravljaju jednako. od 2003. do 2015. godine imamo svi tri fonda su skoro 6% prinos 5,99, 5,98, 5,91. Cijelo razdoblje 17% manji prinosi u jednom fondu nego u tri druga. Ozbiljnom čovjeku se nameće pitanje zašto je to tako, a svi ulažu, evo svi imaju 70% obveznice. Očito da svi jednako ne troše. Očito da se svi jednako ne ponašaju, da svi jednako ne ulažu u korporativne obveznice.

A znalo se kad se ulagalo u te tvrtke da su već pred propasti. Naknade 3 milijarde kuna od 2003. do 2015. godine. Pa zar je hereza progovoriti da te naknade su previsoke? 2,5 milijarde naknada na osnovi ukupne imovine i 500 milijuna kuna ulazne naknade.

Ako se ne nameće, iako gospodin Hrelja kaže da neće nitko raditi za 15 tisuća kuna ovaj posao, možda neće za 15 ali ako znamo da su milijune kuna u društvima za upravljanje potrošeni za edukaciju, milijuni kuna za reprezentaciju, milijuni kuna za marketinške usluge što je trebalo? A mi nemamo uvida ni u jedan trošak taj nego smo samo propisali koliko oni moraju sigurno dobiti. A jedan od vlasnika je rekao jednom članu nadzornog odbora kad je bio za zabranu isplate bonusa jer je baš bilo riječ o ovom društvu koje najlošije posluje da bi ga najradije sjekirom sasjekao. Mislim da je vrijeme da malo svi ozbiljno razmislimo u kojem su stanju mirovinski fondovi i da se poduzme ozbiljna javna rasprava sa argumentima ne samo za druge i protiv drugog nego kakav drugi mirovinski stup, u kojem obliku, kako njime upravljati, tko s njime upravlja, na koji način nadzirati i kolika naknada biti a posebice zakonski regulirati nakon smrti. Tko imalo se razumije, a ozbiljnije pristupi iščitavanju zakona vidjet će da je to područje potpuno nedefinirano, apsolutno nedefinirano i da je sve prepušteno jednoj strani da odluči kako god odluči to je zakonski prihvatljivo. Ali mislim da to nije društveno prihvatljivo niti je od općeg interesa. Uopće se nije razradilo što se događa sa mirovinama kad čovjek umre. Pa uvaženi kolega Mariću cijenim stvarno vaš način seciranja cijele problematike i to je dobro. Dobro je javno izraziti nezadovoljstvo, biti konkretan i sigurno je da se svaki sustav može dograđivati i preispitivati. I drago mi je da ste ukazali na jedan dio koji je nedovoljno dobro riješen ali mislim ako se vi slažete sa mnom, a nadam se da se slažete da je ovo imovina sa odgodom raspolaganja onda s tom imovinom treba stvoriti pretpostavke da ne mora čovjek koji je uštedio s i njegova obitelj to koristiti samo u slučaju smrti. Dakle, postoji puno drugih situacija ako to ne ide ispod nekog socijalnog minimuma da se može dozvoliti da netko svojom imovinom raspolaže. U ovom drugom dijelu mogućih promašaja, mogućih rizika, gledajte ja tu nemam toliko spoznaja ali ako vam je nešto sumnjivo znate koja je adresa za obratiti se ako je nešto sumnjivo. Ono što samo ne mogu prihvatiti, gledajte ovi ljudi ovdje pred nama su ljudi ako guglate saznate ćete sve o njima i gdje su rođeni i koje škole su završili i koje licence imaju i gdje su imali specijalizaciju i sve.

Kolega Hrelja nije istina da puno više znaju nego o predsjedniku Vlade, predsjednik Vlade je morao bar podnijeti imovinsku karticu Povjerenstvu za sukob interesa i detaljno tamo upisati što ste i vi morali i ja i svi, mnogi, koliko 3000 dužnosnika. Ali ja sam samo rekao da ljudima kojima je sudbina naše 3. životne dobi ne znamo ništa u tom smislu. Pa na internetu vide se životopisi, ali ne znamo što imaju, kako imaju, koje su navike, kako troše i što troše. Kad ste kazali da je to negdje za drugu adresu rastrošnost nije kažnjivo djelo. Ja ne govorim o kažnjivom djelu. … [[Upadica se ne razumije.]] Pa i to nije, ja nisam uopće govorio o kažnjivom djelu. Rizik ulaganja je rizik ulaganja ali i tu postoje različiti rizici.

Na kojem segmentu Zagrebačke burze trguju i s koliko transakcija se formira cijena obveznica. Ali evo i ne trebam odgovor, na osnovi samo jedne transakcije. Ali onda je to netransparentno, onda je to ne tržišno a znate kako je to? A na to ne pristajem. I samo u tom smislu predlažem da razmislimo, da otvorimo raspravu i da vidimo sve probleme u kojima smo se našli zbog zakonskog lošeg rješenja a ne zbog potrebe ili ne potrebe tog sustava.

Dalje u pojedinačnoj raspravi uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice, zastupnici MOST nezavisnih lista smatra mirovinski sustav izuzetno važnom temom i mi smo u svom ekonomskom programa, odnosno predizbornim nastupima obećali javnosti da ćemo otvoriti javnu raspravu o ovom vrlo važnom pitanju. Što će ta javna rasprava pokazati treba li zamrznuti drugi mirovinski stup, treba li ga ukinuti ili treba ljudima pustiti na volju da dragovoljno odluče hoće li biti unutra ili neće, otom potom, ali treba tu javnu raspravu što prije pokrenuti. I mene raduje, prvi put sam u Saboru, da ima Sabor po prvi put priliku da o ovome raspravlja i to je veliki jedan napredak o stvarima, da se raspravlja o stvarima u kojima je Hrvatska bila jedan od pokusnih kunića u tranzicijskim zemljama, a to je mirovinski sustav. Zašto je mirovinski sustav važan? Pa 1990.godine tri su radnika radila za jednog umirovljenika, danas evo čuli smo 1,2 pa čak i 0,8. Mi vidimo da je to zvono na uzbunu i da imamo duboku krizu i teškog bolesnika koji se zove mirovinski sustav. Preciznije rečeno 35 milijardi potrebnih sredstava za godišnje isplate svih mirovina nedostaje oko 17 milijardi. Dakle mi vidimo da na razini godine dana da nema ništa drugo, pola umirovljenika ne bi dobilo uopće mirovinu. E sad kad imate konstataciju da bolesnik, da imate kronični nedostatak 50% novčanih sredstava, e sad ovaj pokus sa štednjom u drugom mirovinskom stupu vrlo zanimljivo zvuči. Ovdje je doktor Marić naveo čitav niza argumenata koje ja podržavam a neke sam mislio i reći pa sam ću preskočiti. Međutim, jednu stvar bi rekao dvije su vrste rasprava, jedna koja uvažava argumente to je znanstvena, stručna rasprava, provjeravate čovjeka i prisutne. Druga koja nema argumenata onda je ona ideološkog karaktera ili se nastupa po osjećaju dakle ili nekoga cijenite, volite, ne volite itd. Pa u ovom kontekstu zaista bi bilo vrlo važno da se, ja ću znači zamoliti oče li to biti slijedeća sjednica za dva, tri mjeseca ili da se pošalje pisani zahtjev da se obvezni mirovinski fondovi očituju o tome koji su to njihovi realizirani i nerealizirani dobici kao i gubici. Dakle da se strukturno iznese pa da vidimo u tome jer postoje određene sumnje i ovdje što smo čuli od doktora Marića konkretne neke informacije odnosno investicije u određena poduzeća pa da vidimo nakon toga koliko su ti rezultati zaista uspješni ili nisu, da dobijemo znači da se time više ne manipulira u javnosti. Dakle, netko je rekao ovdje da je hrvatska struka, ekonomska struka podijeljena glede drugog mirovinskog stupa i mirovinskog sustava. Pa ne bih ja rekao da je podijeljena jer zašto, s jedne strane imamo stručnjake koji peticijama nastupaju u ovoj ajmo reći raspravi.

U tom kontekstu osobno smatram da je nužno preispitivanje mirovinskog sustava, sadašnje podjele na ove mirovinske stupove i ponavljam da li ih zamrznuti, ukinuti ili dati ljudima da se dragovoljno odluče što žele? Ovdje je bila rasprava oko toga je li izdvajanje u drugi mirovinski stup štednja? Vidite kada je donošena odluka o tome da se uopće osnivaju ovi stupovi koliko se sjećam nitko nije imao slobodu da odluči hoće li štediti ili ne. Sabor je odlučio, vi ste mogli samo odlučiti o tome hoćete li, morali ste uči u drugi mirovinski stup, vi ste mogli samo odlučiti kod kojeg obveznika mirovinskog fonda i ništa više. Dakle to je prisilno napravljeno, pa prema tome zašto se ne bi imalo pravo i nakon saborske rasprave ako to pokaže da se jednostavno i vrati.

Moram, pljesak bi sad vam dao, sjajno zvuči, ali iza toga nema ništa, ustvari vi obmanjujete javnost jel tako? Znači imamo prisilnu, to nije ni prisilna štednja jer štednja je akt dobre volje da kažete hoću ili neću. Gospodin Špika je rekao pa nitko ne može raspolagati tom štednjom od nas. A uzmite policu životnog osiguranja, ako je na 20 godina, prođe 20 godina, vi dobijete glavnicu uvećanu za prinos i možete kupiti auto, možete ići zapit, ovdje ne možete ništa.

E sada, što je ovdje zanimljivo, što ako propadne neki obvezni mirovinski fond? Vidite mirovinski sustavi su u krizi, počela je kriza mirovinskih fondova svugdje u svijetu, u EU, što ako ona propadne, tko će to namiriti jer je sve veća turbulencija, turbulencija na međunarodnim financijskim tržištima. Može se reći teza da je drugi mirovinski stup vrlo skup i prvi stup, to vam mogu dokazati ali u 10 minuta ne mogu, ali spreman sam sudjelovati i sudjelovat ću u raspravama koje budu organizirane. Pa može se reći da je to na neki način kamatarenje države je li tako. Imovina, obveze i mirovinskih fondova kod države to su obveznice iznosi oko 55 milijardi kuna ako sam dobro pročitao. E sada bi netko rekao što je to, kakva je to imovina. To su obveznice, to je dug u rukama obveznih mirovinskih fondova a gospodo to je sapunica. Vi imate potraživanje od države koja nema za isplatiti ni pola mirovina. Ovdje u javnosti neki ljudi imaju problema sa elementarnom logikom. Dakle dugom država vraća dug. Ponavljam dugom država vraća dug i za 5 godina, 6 mi ćemo imati imovinu potraživanja obveznih mirovinskih fondova prema državi u visini jednog godišnjeg proračuna. S druge strane, odnosno građani, je li tako. Što još reći o ovome? I sada mi moj prijatelj Martinović, čovjek koji, odvjetnici imaju odličnu logiku kao i inženjeri, kaže Ivane to ti je kao da država pet milijardi oroči na godinu dana uz 5% u poslovnici na Markovom trgu a potom ide u centralu tražiti kredit od 17 milijardi kuna je li tako. Toliko o tome. Gospodo ako ćemo znanstveno razgovarati, stručno zašto jedna Češka nije uopće pristala na ovaj eksperiment, oni nisu uopće u to išli. Zašto jedna Poljska, ona je nacionalizirala 37 milijardi eura, vratila u prvi, u međugeneracijsku solidarnost, zašto je Mađarska odustala, Slovačka, druge zemlje nisu pa nije ni Slovenija, pa ni Srbija nije, razumijete itd. U tom kontekstu dakle moramo uvažavati ove argumente i praksu koja je od nas. Drago mi je da sam došao u ovaj Hrvatski sabor, vidjeli ste prije nedavno kada sam iznio ovu dakle, ovakve teze da je na mene rafalna paljba osuta, je li tako? Drago mi je da smo otvorili ovu temu, to je već veliki napredak do čega ćemo doći u raspravi ali molim vas argumentiranoj, ne ideološkoj, ne interesnoj, do čega ćemo tu doći. U mirovinske fondove, znači u mirovine poslana je vojska ljudi. Sve ono što je bilo problem sa nezaposlenošću kroz invalidnine, prijevremeni dokup mirovine to se slalo u mirovinski sustav, e sada je došlo to na naplatu. Kada govorimo i o upravljanju mirovinskim fondovima bilo bi dobro vidjeti da li bi članovi menadžeri, jesu li za to da budu u sustavu Zakona o sprječavanju sukoba interesa odnosno da izvještavaju hrvatsku javnost o svom statusu jer je to vrlo važna stvar. Rekao je dr. Marić, u nadzornim odborima nema predstavnika gospodine Hrelja građana, znači zatvoreni krug, društvo itd. I da nešto na kraju kažem, ističe mi vrijeme. Samo argumenti, stručna znanstvena rasprava, ako nema toga onda caruje neznanje. A Goethe je rekao da je najrazornije poduzetno neznanje a u Hrvatskoj toga ima puno. Prvi je uvaženi zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa. Kolega Lovrinoviću govorili ste da neki govore da je znanstvena i stručna javnost podijeljena. Mislim čak da nije ni podijeljena, samo imamo one koji žele o tome raspravljati i one koji zabranjuju raspravljati o tome. Ajmo početi od činjenice, sve zemlje tranzicijske su u krizi ali sve osim Hrvatske su na jedno vrijeme kratko obustavile, zamrznule uplatu do daljnjeg u drugi mirovinski stup. Neću reći je li to dobro ili loše, ali ne prihvaćam ni da je loše bez argumenta, niti da je dobro bez argumenta. A mi nismo imali niti jednu ozbiljnu raspravu i niti jedan argument zašto je to loše ili zašto je to dobro. Ja potičem da unaprijed ne prihvaćam ničiji stav bez argumenata. Javna rasprava je normalna ali vi čim ste se pojavili u javnost sa tom idejom peticija je izostanak rasprave a Staljinistička metoda. I ne može se znanstvenikom … [[Govornik se ne razumije.]] tko piše peticije a ne raspravlja o … [[Govornik se ne razumije.]] Onda neka se vratimo u razdoblje nakon 1918. pa ćemo živjeti u tom okružuju pa pisati peticije i smicati glave onima koji drukčije misle. Samo zato što ste otvorili temu. Ali opet kažem, ne slažem se s vama možda u nečemu ali slažem se da trebamo o tome raspraviti i donijeti zaključak što je dobro, što je loše.

A šta ako ne uloži? To nemamo. Vi ste postavili pitanje, može propasti mirovinski fond. Pa ne može propasti. Ali šta ako propadne? Mi to nismo definirali. Nameće se potreba definiranja a šta ako se do toga dođe.

Gospodo drugi mirovinski stup je pokvareni proizvod sličan švicarskom franku. Bilo bi dobro i podsjećam one koji će raditi državni proračun za ovu sljedeću godinu da povedu o ovome računa. Zašto? Pa sve da i ostane drugi mirovinski stup kako možete tražiti prinos od ove države od 5% koja se nalazi u teškim problemima, njeno gospodarstvo u recesiji, kako možete tražiti 5% Pa zašto se ne traži 2% Dakle, ovdje je apsolutno sve jasno. Pa na kraju krajeva da je taj prinos 10% kako ćete bit sigurni da ćete ga dobit kad … [[Govornik se ne razumije.]] u ovako jednom bolesnom gospodarstvu koje neće moći isplatiti možda ni glavnicu, a mi govorimo, radujemo se, raduju se ljudi kao djeca da su dobili 5 ili 10% prinosa. To izravno utječe na deficit državnog proračuna, izravno utječe na veličinu javnog duga. I samo još jedna rečenica. Oni koji govore da je to knjigovodstvena operacija i da nema veze neka dođu ovdje, neka nam to dokažu, odnosno pred znanstvenom stručnom javnošću ili na odboru i ovdje Hrvatski državni sabor, ovdje se trebaju braniti nacionalni interesi u ovom slučaju velike populacije i radnika koji izdvajaju i umirovljenika. Ovdje moramo donijeti gladne glave odluke, ali samo na temelju argumenata. Ja ću se za to boriti. Mi u MOST-u tražimo otvorenu raspravu bez unaprednih odluka, ali da ona ne bude pritisak da to nisu peticije, jer to je nasilje nad strukom i znanošću.

Gospodine Lovrinoviću kao uvod u repliku vama reći ću danas točno mjesec dana nakon konstituiranja ovog Sabora po prvi put uživam u diskusiji ponosan što sam saborski zastupnik jer ovo po prvi put liči kao jedna diskusija kako sam si ja zamišljao, znači otvorenih mišljenja, gdje ljudi unutar jednog kluba gospodin Hrelja, gospođa Tireli, gospodin Šuker, gospodin Špika nemaju možda baš identična mišljenja i to otvoreno iznose. I mislim da je to način u kojem bi zajedno trebali dolaziti preko argumenata do nekih rješenja.

Dakle, to je bilo moje uvjerenje do ovih argumenata. Sad kad čujem da u stvari ti isti novci od poslodavca u stvari preko nekoliko posrednika ponovno dolaze do te iste države koje znači plaćaju, neke imaju troškove sa tim posrednicima, imaju i plaćaju nekakve kamate jer se zadužuju za te iznose sa strane mi se to više ne čini tako. Nisam ekonomski stručnjak ali u svakom slučaju me veseli da ćemo i nadam se da ćemo naći neko bolje rješenje. Ono što ću u svojoj replici, u stvari ću postaviti jedno pitanje vama što mi se vuče kroz sve to. Jel' uopće moguće bez obzira imali samo jedan stup ili dva stupa bez većeg nataliteta imati ikoje održivo rješenje? Hvala na ovom izvrsnom pitanju. Demografska slika Hrvatske se kvari, piramida se od ovakvog oblika okrenula ovako i to vodi naopako. Prema tome, to vodi lomu mirovinskog sustava jer neće biti široka baza koja će zarađivati znači za sve veću onu gore skupinu. Koji je jedini pravi izlaz iz ovoga to će zvučati sad kao fraza snažan rast bruto domaćeg proizvoda, proizvodnje i to je i demografski rast. Mi smo ušli u jednu zonu kolapsa jer smo vidjeli da je 1:2, hajde recimo 1:1 to je neodrživ mirovinski sustav gospodo, a on se ne može održavati maglom gdje će se od države zarađivati, naplaćivati kamate a ona je sama u blatu.

Poštovani kolega Lovrinović, sreli smo se prvi put na pregovorima sa koalicijom Hrvatska raste kad je bila ta tema i rekli smo, ja sam izrazio oduševljenje da ćemo otvoriti javnu raspravu o održivosti drugog stupa, cijelog mirovinskog sustava itd.

To nije zabranjeno, dapače dobro je da znamo tko ima kakav stav, da si spremimo kontra argumente kad budemo u otvorenoj i javnoj raspravi o tome razgovarali. Ono s čime se ja nikako ne bih složio da je peticija neka staljinistička metoda. Ja sam u ovih 25 godina potpisao barem tridesetak za razne stvari civilnim udrugama, sindikatima, građanima, odnosno građanskim udrugama i u čemu je problem. Možda je to neki nedostatak argumenata ili način da se nametne javnosti kroz peticiju da se dobije pažnja. Ali ne mislim da je neka metoda koja nije demokratska u svakom slučaju. Ja se veselim ovim našim raspravama o održivosti ukupnog mirovinskog sustava, a pogotovo drugog mirovinskog stupa jer kako rekoste imamo ne jedan virtualni, gospodin Bulj ostavite čovjeka da sluša, nemamo samo jedan virtualni sustav. Imamo i drugi. I u prvoj generacijskoj solidarnosti zar ne postoji fond u kojem je novac i kojim se štedi novac i kojim se isplaćuje mirovina. Radi se o tekućim transferima. Sve ono što fali od živog rada prema minulom radu nadomješta se iz poreznih prihoda. Dakle, tu dileme nema. Imamo dva virtualna sustava. Dakle, moramo na isti način pristupiti i jednom i drugom.

Propisano je obveznim mirovinskim fondovima da moraju jedan dio ulagati i mogu ulagati u domaće inozemne dionice. Ako sam dobro čitao izvještaje, znači kumulativno negdje oko 10 milijardi kuna uloženo je u strane dionice. Možda 9, 10 ali ispričavam se ako pogriješim. Gospodo znate koliko je to? Mogli smo napraviti pet Peljeških mostova pa nek' mirovinski fondovi ako tako rade naplaćuju mostarinu.

To je rasprava, to su argumenti a ne kao što ja volim reći ne šuplje priče, da se nitko ne uvrijedi, tek toliko da se priča. I druga stvar, peticija u znanstvenim krugovima pokazuju insuficijenciju znanstvene snage ideja, ona je znak slabosti i prema tome budimo u gomili.

Kolega Lovrinoviću ja se slažem s vama da treba o svemu voditi jednu ozbiljnu raspravu. '98. godine ovdje u Parlamentu i sama sam u tome učestvovala, raspravljalo se o reformi mirovinskog sustava jer smo u tom trenutku nakon rata, nakon privatizacije odjedanput imali priljev u mirovinski fond 400 tisuća ljudi. I moralo se nešto činiti. Tada se vodila vrlo ozbiljna rasprava ne samo u Hrvatskom parlamentu, mnoge europske zemlje su u tom vremenu zbog starenja stanovništva, zbog nižih gospodarskih rezultata otvarale raspravu. Ja znam da se u to vrijeme vodila burna rasprava u Talijanskom parlamentu i još nekim parlamentima. Tada smo se odlučili da je to najbolja solucija da se uvedu tri stupa, dva obvezna i jedan fakultativan, dakle da svatko štedi za sebe. Govorilo se o uplati u II. mirovinski stup od 5% To je za početak bilo u redu.

Dakle, smanjiti ovaj prvi mirovinski stup i uplaćivati 5 u drugi. Neodrživo je da 10 godina uplaćujemo samo 5% u II. mirovinski stup. Računajte, 40 godina puta 5, 20% ćemo uplatiti samo za mirovine. Nedovoljno. I ako se to sada pokazalo da to nije dobro mi ponovno moramo otvoriti raspravu i mislim da treba otvoriti raspravu o programu Vlade koja je samo napisala stabilizirat ćemo mirovinski sustav. Kako, na koji način? Pa gospođo Zgrebec vi ste, malo vas sad upoznajem, jedna prava povijest političke scene i Sabora i zaista mislim da ću od vas imati puno toga i naučiti kao i drugi kolegice i kolege koji su ovdje dugo. Rasprava dobro ste rekli u drugim ekonomijama ona stalno traje i ona će trajati jer je to otvoreni problem. Zašto ste vi donijeli tad takvu odluku, zašto Česi nisu? Jesu oni blesavi bili? Zašto su Mađari donijeli pa su odustali? Zašto su Poljaci donijeli pa su odustali? Zašto Srbi? Srbija nije uopće ušla. I još čitav niz baltičkih zemalja. Dakle, taj dio fali. A kad ste rekli da je 5% razmišljali ste da je malo, meni je čudno da niste donijeli odluku, ustvari trebalo je ići ovako, da svih 20% uplaćuje se u drugi stup uz 5% kamata prinosa na državne obveznice i sad bi, znate koliko bi sad mirovinski fondovi imali? Strahovito puno a država bi već davno propala. Zbog kamatarenja. Prema tome, dame i gospodo razmislite o ovom logičkom problemu, o sapunici koju sam vam rekao. Dakle, to je čista sapunica gdje se štednjom, znači prisilnom štednjom od nekoga očekuje da zaradi, od mirovinskih fondova, na kome? To je elementarni logički problem i ništa više. Poštovani kolega do jučer ste kukali nad patnjama građana, a sad na same države. I sad imate jednu vrlo zanimljivu tezu koja je u pravu nezabilježena i to će sigurno biti jedan prilog pravnoj povijesti i umotvorini.

To je zaista interesantno tumačenje. I kažete kakvog li srama, da bi ovi mogli da se država odnosno da se pojedinci koji su štedjeli, koji odvajaju u II. mirovinski stup da na takav način kamatare državu. Dakle, to je verbalni jedan ja ne znam kako to da nazovem, vaš salto moratale, kako da se opelješi II. mirovinski stup. Pa ako II. mirovinski stup ne valja molim vas rasformirajte ga i vratite građanima ono što su uložili. Jer inače sve u suprotno je jednako onoj pljački banke sa pištoljem samo na još gori elegantniji način. Jer ondje znamo o čemu se radi. Ova Vlada imala je jedinu projekciju program što se tiče mirovina, mirovinskog fonda pa je rekla odnosno sustava stabilizirat ćemo mirovinski sustav. Što to znači? Kaže premijer osigurat ćemo bolji život građana. Hoće se nova Vlada zaista ponašati kao pčela radilica ili kao bumbar koji će odnijeti i ono malo meda iz tog stupa?

Temperamentan ali fali argumenata. Vaš se govor dojmi čovjeka upravo po ovome što sam rekao i ja vas volim slušati, baš zbog toga. Međutim, kažem tanki su vam argumenti, a evo ja primam kao što ovih dana primam kao gromobran sa svih strana udarce primit ću i vaš, pa prema tome da budem odgovoran i kriv za sve ono što je vaša stranka ili prije ova vodile, pa tu gdje jesmo. Dakle evo prihvatit ću i to, kad sam sve primio. Pa pokušat ću ovim svojim skromnim raspravama i drugih ekonomista doprinijeti da konačno do ovoga dođemo, a posebno me raduje, vidite da smo počeli o tome pričati, a čim počnemo dobro pričati već smo na pola puta da ćemo nešto riješiti.

Hvala lijepa. Možda bi trebalo reći da rasprava o drugom mirovinskom stupu, o mirovinama ni u jednom trenutku ne može niti jest bilo kakav predmet i bilo kakvih ideoloških rasprava. Dakle to je nešto o čemu svi trebamo razmišljati ili bi trebali težiti razmišljati logično. Ono što je ključno pitanje u svemu ovomu, a to je tko normalan 5 kuna stavlja na banku, reći ću 5% kamata i istovremeno ide u drugu uzet pozajmicu ili kredit za opet istih 5 ili 6% kamate. Kakva je to logika? Znači nešto nije u redu. I rekli smo i činjenica je da drugi mirovinski stup kako god netko rekao nije dobrovoljan, dobrovoljan je kao i prvi ista je stvar, onaj koji je radio zakonski propis tako ga je i definirao. Ono što je cilj ove ovdje rasprave a i drago mi je da se malo probudio iz hibernacije i kolega iz HSU-a, kažu da u četiri godine nije pričao ništa. Ako je pričao ovoliko na prethodnim temama onda je to super, meni će biti baš drago da se o tome ovdje priča što više. Dakle, ono što je cilj ovdje ove rasprave meni bar bio to je što je moguće više i na različite načine, jer svi ne gledamo isto, informirati zainteresirane. Većina ljudi pa i oni koji će na osnovu drugog mirovinskog stupa jednog dana ako ostane naravno primati mirovinu, uopće ne razlikuje prvi od drugog, drugi od trećeg ili ova sva tri međusobno, nemaju pojma šta je to, a i kad su se izjašnjavali hoće li u pojedinom mirovinskom stupu ići na kombinaciju A, B ili C 90 i čini mi se preko 5, 6% nije odgovorilo ništa. To ne znači da ljudi nisu zainteresirani već ljudi nisu informirani pa ne znaju. I ovdje je, ono što je glavna tema da li je to nečija imovina, ako kažemo da je imovina nešto s čim netko ne ograničeno i slobodno raspolaže onda nije i ne možemo pričati u tom kontekstu i ovdje se neće dogoditi, dakle ne treba se nikako plašiti da će sad nekom nešto oteti pa će se onda pojaviti netko tko će štiti naše jadne građane koje sad netko ima namjeru opljačkati. Nitko nikog nema namjeru opljačkati niti uzeti ali imamo namjeru otvoriti raspravu, vidjeti opravdanost funkcioniranja drugog stupa na ovakav način i maksimalno koristeći struku, mi smo ovdje svi u prvom redu predstavnici politički ali kad dođemo do toga onda maksimalno involvirati u struku, u sve ovo skupa i naći rješenje koje će biti dobro za sve. U ovom trenutku je činjenica da je ovo najbolje rješenje za banke koje s tim slobodno raspolažu, čiji menadžeri dijele nevjerojatne bonuse, koja nema apsolutno nikakav rizik i kojoj ovakvi fondovi dođu izvanredna stvar da bi zatvorili neke svoje loše plasmane. Jer recimo PBZ Croatia Osiguranje je imalo nešto malo manje ili nešto više ajde od 350 tisuća dionica Petrokemije. Platili su ih 62 milijuna kuna 2013.godine. Danas te dionice vrijede 12 puta manje. Jesu li oni toliko loši stručnjaci da 2013.godine nisu znali kako će Petrokemija završiti i što će sa njom biti, ne vjerujem. Ali nije s gorega da fond u kojem banka upravlja upravo to napravi kako bi banka možda mogla vratiti dio svojih loših plasmana koje inače nije mogla vratiti, firma propadne i nema od toga ništa. Kad bi broj preferencijalnih glasova bio kvalitet za argument odnosno dokaz za kvalitetu argumenta ili bilo što značio oko toga, onda bi to bila izvrsna stvar. Pa sam ja pobijedio, tako da, a naša lista bila druga u cijeloj Hrvatskoj. Vi znate da što je veći kvocijent inteligencije da to u ovoj igri bude manji broj glasova dakako. Dakle drago mi je da se ovakva rasprava otvorila i ja vjerujem da ćemo ali svi zajedno ipak iz ovog moći naći još jedno puno kvalitetnije rješenje no što je sada.

Uvažene kolegice i kolege, gospodine potpredsjedniče predlagatelji bez obzira što sam zahvalan kolegi Špiki što me probudio iz višegodišnjeg sna, ja ću se i dalje držati moje devize da je bolje malo i glupo nego puno i glupo. Ali moramo konstatirati da je krhko znanje na ovom području, ja se ne dičim velikim znanjem, spreman sam se sučeliti ono što znam o ovome i ono što ne znam sa znanjem drugih ljudi i neznanjem drugih ljudi i biti aktivan sudionik u procesu učenja. Ja samo znam da mi po ocjeni financijskog sektora i to o svjetskim kriterijima u ovom trenutku imamo stabilan mirovinski sustav što se tiče drugog stupa jer smo prešli 20% BDP-a u štednji u drugom stupu a to je kriterij kada neka država ima stabilni mirovinski sustav, individualne kapitalizirane štednje, dugoročno obećavajući. Ovdje je proizašla jedna konstatacija da netko mora ove ljude kontrolirati. Vlada postavlja prvog čovjeka HANFA-e, ne postavlja ga nitko drugi, Vlada, ne odlučujemo mi u Saboru. U svakom trenutku može imati kontrolu nad onim što se događa u industriji, HANFA je regulator, HANFA je dakle na neki način, sudjeluje čak u procjeni zakonodavnih akata koji dođu u Hrvatski sabor, dakle ne izrađuje ih ali daje svoje mišljenje. Prema tome sustav ima kontrolu. Ljudi moji, kada bi to bilo tako loše kao što smo ovdje čuli onda bi bili prava sapunica ili ne znam što drugo, ili obmana norveški i skandinavski mirovinski fondovi. Oni su u svijetu danas najjači institucionalni investitori. Mi nešto imamo što možemo zamrznuti, srušiti ili možemo od njih na ovom teritoriju učiniti ih, ako imamo dobre projekte, institucionalnim investitorima. Pustimo mi priču da su vrijednosti u papirima ali ako je to na moje ime ja mogu to potraživati. U prvom stupu ako mi ovaj časni i Visoki dom donese zakon koji mi smanjuje 20% moja prava ja ne mogu ništa, što je moguće, što se događalo, što se možda i sutra opet, opet hoće dogoditi. Dakle, ja ne mogu se svrstati na poziciju ili-ili, poznavajući jedan i drugi sustav svrstavam se na stranu i-i, prvi stup generacijske solidarnosti i drugi mirovinski stup, mirovinska štednja, kapitalizirana mirovinska štednja. Dakle oba dva su nam potrebna i to kao komplementarni sustavi ne suprotstavljeni sustavi. Dakle na tu poziciju i sa te pozicije ću nastupati. Ne vidim razliku zašto bih se bez obzira što sam zahvalan starim umirovljenicima za koje smo napravili puno u prethodnim mandatima, punih 40 milijardi dodatnih prava. Naravno da u to realizirale Vlade, ali da je Hrvatska stranka umirovljenika to tražila i predlagala što treba učiniti. Ali nemam pravo ništa raditi u korist jedne skupine umirovljenika nego moram razmišljati o onima koji su otišli prije '99. u mirovinu i poslije '99. u mirovinu i oni koji će za 20 godina biti u mirovini da primaju pristojnu mirovinu, ovaj put iz oba stupa. A sve one anomalije koje će, do kojih će doći jer sustav nije savršen, mi smo tu pozvani da ih mijenjamo, da ih ispravljamo, da mijenjamo zakone, da pooštravamo kontrole, da ne može doći do onog o čemu je gospodin Lovrinović čak govorio, vrlo opravdano ali ne slažem se sa pristupom.

Poštovanje predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Ja bih prvo morao reći da ja jednostavno nemam ajmo reći nekog iskustva nastupa pred Saborom, to mi je prvi put, pa mi nemojte ni zamjeriti ako bude malih nespretnosti. I sada bih ja krenuo direktno se, prvo bih zahvalio na sugestijama, u rasprama je bilo dosta sugestija. Mislim da je vrlo dobro da se otvori rasprava o drugom stupu, da se otvori rasprava o budućim projiciranim mirovinama iz drugog stupa. Mislim da je to nešto što i mi sami do kraja ne znamo, mi imamo izračune, radili smo ih. Ti izračuni pokazuju zapravo da za nekog tko ulazi danas u sustav i biti će 40 godina u kombiniranom prvom i drugom stupu ima prosječnu plaću, da će biti mirovina iz drugog stupa u odnosu na to da je 25% mirovinskih izdvajanja je uplaćeno u drugi stup, 75% u prvi stup, da će mirovina iz drugog stupa biti bitno, bitno viša od tih 25% Ne bih htio sada o konkretnim brojkama, mi izračune imamo. No međutim mislim da bi se o tome trebalo sve više i razmišljati. Što se tiče samog prvog stupa, prosječna hrvatska plaća bruto sada iznosi negdje 7200kn, vama ide, omjer zaposlenih i umirovljenika je 1,1 u ovom trenutku. Znači prosječan Hrvat ukupno u prvi i drugi stup zajedno uplaćuje 1440 kuna ako je 10% više tih koji rade 'ajmo reći da je 1560 do 1600 kuna pokriva danas mirovine koji su u prosjeku 2400 kuna. Znači G postoji, praznina postoji. Ta praznina će se širiti. Evo možda, ja ću samo svoje viđenje gledati, mi puno toga pratimo, puno razgovaramo sa upraviteljima drugih mirovinskih fondova u svijetu i sa demografijom itd., Hrvatska ima nekoliko problema. Prvi problem je jako nepovoljan omjer zaposlenih i umirovljenika. Drugi problem je natalitet koji je izuzetno nizak, jedan od najnižih u Europi. Treći problem je i dalje više ljudi se iz Hrvatske, radno sposobnog stanovništva se iseljava nego što se doseljava. I četvrti problem, jako veliki problem je da mi ne vidimo kako bi se na taj način to sve skupa moglo riješiti. Ja mislim kako god, u kojem god smjeru će ići da ćemo mi u budućnosti više izdvajati za mirovine nego danas sve zajedno a da će mirovine biti ili tu negdje ili čak niže.

Tu smo mi puno ispred njih, treći stup individualna štednja, Zapadna Europa tek sada ide u tom smjeru. Danas se govori o održivosti i o adekvatnosti budućih mirovina. Sada bih se ja htio reflektirati na ono što je izrečeno, možda neke stvari još pojasniti, možda neke stvari koje su bile možda i netočno rečene izjasniti. Da, u Istočnoj Europi je Poljska dijelom reterirala i prebacila u prvi stup dijelom štednju iz drugog stupa. Mađarska u cijelosti, Slovačka nije, Češka se još nije odlučila ne znači da neće ići u tom smjeru, Baltičke zemlje, Rumunjska, Bugarska sve štede. Ono što je i za nas možda vrlo bitno za budućnost Velika Britanija je 2011. krenula u drugi stup. Zemlja koja ima najveću dobrovoljnu mirovinsku štednju u Europi, osim Nizozemske gdje postoje obvezna praktično u Nizozemskoj odlučila se na uvođenje kombiniranog sustava prvi i drugi stup, oni znaju zašto. Vi me prekinite kad treba, ako ću biti prespor. … [[Upadica sa strane, ne čuje se.]] U dobro. Gospođa Ilić je postavila to pitanje. Mislim da smo tu jako transparentni. Mi moramo objavljivati izvješća, mi moramo na našim Internet stranicama objavljivati najveća naša ulaganja. Svaki član koji to od nas zatraži mi možemo još puno dublje strukturu portfelja pojasniti. Nadalje, na SKD-u su točno objavljene sva ulaganja hrvatskih mirovinskih fondova u hrvatska poduzeća. Dosta je transparentno. Možda je ono što mi griješimo da premalo komuniciramo sa javnošću šta sve mi omogućujemo. To smo već nekoliko puta čuli za kritike i od članova i mi se spremamo i kao udruženje i kao industrija da ćemo tu biti puno aktivniji u budućnosti. Da, mi svi mislimo, slažemo se što je gospodin Šuker je naveo prvi, da bi trebali jednostavnije izvješće predstavljati Hrvatskom saboru. Gospodin Hrelja je isto tako to. Slažemo se, prekomplicirano je, to ćemo promijeniti. Ali i nadalje morate znati da je zakonski određeno da su to izvješća hrvatskih mirovinskih fondova. Mi ne krijemo poslovanje mirovinskih društava, poslovanja mirovinskih društava su transparentna. Financijska izvješća se javno objavljuju. Tamo se točno može vidjeti struktura prihoda, može se vidjeti struktura rashoda. Htio bih pojasniti u vezi poslovanja društava još jednu hajmo reći nije nedoumica nego nejasnoća. Mi imamo određeno naknada za upravljanje 0,42% Ona će padati po stopi od 7% svake godine do 0,3% u budućnosti. Vjerojatno će bit kasnije još niža i ulazna naknada od 0,8% To su svi prihodi koje mi imamo. Ako mi angažiramo konzultante, ako mi angažiramo revizore, ako mi plaćamo marketing, ako mi plaćamo bonuse to ide iz prihoda društva koja su administrativno određena. Znači, što mi više potrošimo to manje ostane našim vlasnicima, a ne članovima. Članovima se točno zna kolike su naknade, naknade se može provjeriti su vrlo, vrlo niske u odnosu na konkurenciju u Europi i svijetu. To što se tiče toga. Dalje, ono za povećanje izdvajanja u drugi stup ono što sam na početku rekao. Ja mislim da ćemo u budućnosti više izdvajati za mirovine da bi imali iste mirovine to sam prilično siguran. Rizična ulaganja, da bilo ih je. Ja vjerujem da će i u budućnosti biti. Ono što je za sad činjenica da su većina, najveća većina tih ulaganja je bila prije izbijanja financijske krize kad su poduzeća kao što je Ingra, kao što je Dalekovod kad su bila propulzivna poduzeća, poduzeća s poslovima po Hrvatskoj, poduzeća s poslovima u inozemstvu. I jednostavno desila se kriza, jednostavno ta poduzeća su se srušila. Tu smo izgubili novce. Tako da se ne može govoriti o nekom sustavno visokom riziku. Ali bilo je i sigurno će biti, ja se nadam u vrlo, vrlo niskoj mjeri. Što se tiče prinosa, prinosi su vrlo visoki. Ja bih bio zadovoljan da bi u budućnosti barem približno takvi bili. Siguran sam da će biti negativnih godina, od toga to već sada mogu ne garantirati, to sam siguran. Kod nas je to bilo za sada u prosjeku 3,62% Kaže nitko nije tražio isplatu mirovine iz drugog stupa, to je gospodin Špika mislim da je rekao. Mislim da u manjoj mjeri da, u nekoj malo većoj mjeri nisu i to iz nekoliko razloga. Prvo to su bili većinom ljudi koji su i to dobrim dijelom žene koji su išli u prijevremenu mirovinu, koji su imali niske plaće i koji uz to imaju zaštitni dodatak na mirovine iz prvog stupa što se iz kombiniranog prvog i drugog stupa, onaj koji u kombiniranom stupu ne dobi. To isto mislimo da je nepravda koju bi trebali u budućnosti otkloniti. Mislimo da iza one sa niskim plaćama koji će štediti duže razdoblje od 10 do 15 godina da će biti kombinacija mirovina iz prvog i drugog stupa povoljna, odnosno mirovina iz drugog stupa će biti proporcionalno veća nego što bi bila to samo u prvom stupu. Dajmo otvorit raspravu, mislim da je najbitnije u cijeloj toj priči da se rade projekcije mirovine iz kombiniranog prvog i drugog sustava, definitivno.

Zakonski gledano imovina u drugom stupu je osobna imovina, osobna štednja. Ta osobna imovina se ne može povući prije odlaska u starosnu mirovinu. Ali isto tako ta osobna imovina se nikada ni u kom slučaju ne može ovršiti. Ima nekoliko razlika vrlo bitnih u odnosu na mirovinu iz I. stupa, u slučaju smrti člana fonda dok je on aktivan ako ne postoji pravo na obiteljsku mirovinu ta se imovina nasljeđuje u novcu. Što se tiče kada određeni čovjek ode u mirovinu isto tako bira se 4 modela mirovine. Može se izabrati ili samo mirovina osobna normalno ona je uvijek doživotna ili ista tako u slučaju smrti tu istu mirovinu može naslijediti supružnik. Znači, to je bitna razlika. Treća stvar vi iz drugog stupa nikada ne trebate otići u mirovinu. Vi možete, mislim to ne znam tko će napraviti, ali vi ne trebate, vi ostavite te novce do smrti, umrete u dubokoj starosti, imovinu koja će biti u II. stupu mirovinskog fonda je isto tako stvar nasljeđivanja. Ima puno pozitivnih stvari. U poslovanju društva za upravljanje to smo rekli, projekcije mirovina isto tako. Vlasnice su strane banke, većinu hrvatske financijske industrije su vlasnici stranci. Nažalost, to je tako. Ja osobno, evo to govorim sad u osobno ime, kad vidim u kojem smjeru ide trend u financijskoj industriji sve manje će biti lukrativnih poslova u Hrvatskoj. Možda više ne u Beču nego će biti u Frankfurtu, Londonu ili Parizu ali jednostavno to je činjenica. Mi smo sretni da barem ova industrija na koju se naslanja dobrim dijelom i druge industrije da opstaje, da jača, da se broj zaposlenih jako povećao, regulacija se jako postrožila. Isto tako jako puno pažnje se mora poklanjati i sukobima interesa i ulaganjima u smislu dobrog profesionalca.

Isto tako što se tiče prinosa fondova mi smo sve skupa od 2002. godine do kraja prošle godine članovima zaradili 25 milijardi kuna. 6 milijardi kuna je bila zarada u 2014. godini. Neće biti svake godine takva, 2014. je bila izrazito dobra. Ali sve zajedno smo zaradili 25 milijardi kuna. To ste govorili da dosta ulažemo u inozemstvo, puno imamo obveznica. Morate znati da po zakonu mi najmanje 50% imovine moramo imati u državnim papirima. Osim toga u najvećim fondovima, B fondovima, maksimalno 40% imovine možemo imati u valutama različitim od kune. Znači, mi smo na neki način prisiljeni ulagati u Hrvatsku. Mi Hrvatsku ne smatramo za smeće, hrvatske obveznice ne smatramo za smeće. Činjenica je da su prinosi visoki. Sa strukturnim reformama i samo malim pomacima u budžetu i proračunu ja mislim da se to može vrlo brzo promijeniti ali tu nismo pesmisti. On ne može propasti.

Može propasti mirovinsko društvo. Ako mirovinsko društvo propadne postoji točna procedura što se dešava, mirovinski fond se prebacuje na upravljanje drugom mirovinskom društvu. Vrlo je jasna struktura. I što se tiče samih naših ulaganja u budućnosti ono što mi želimo, što mi apeliramo je da mi smo jako zainteresirani za ulaganje u infrastrukturne projekte, za ulaganje u energetiku, za ulaganje u postupku privatizacije u velika značajna hrvatska poduzeća.

Mislim da je to ukratko to. Ja osobno mislim da je ova reforma, mirovinska reforma, je jedna od najboljih reformi u Hrvatskoj. Da je praktično jedina reforma koju je započela zapravo Matešina Vlada, jedan politički sustav, nastavila i provela je Vlada od gospodina Račana i sve dosad opcije su to podržale. Ja se nadam da će i ubuduće nakon svih rasprava drugi mirovinski stup jačati, da ćemo biti sve jači čimbenici rasta hrvatskog gospodarstva i mislim da mi puno tome možemo pridonijeti. Hvala. Evo s ovim zaključujemo raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sutra nastavljamo u 9,30 sa 5. točkom Godišnje izvješće o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2014.